Dotační program 21.

I tento materiál uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka.

V současné době dochází ke zvyšování požadavků na kvalifikovanou pracovní sílu v zemědělství ze strany zaměstnavatelů.

Z výše uvedených důvodů je potřebné podpořit vybavení center odborné přípravy kvalitními učebními pomůckami investičního charakteru za účelem zkvalitnění odborné výuky žáků a studentů středních a vyšších odborných škol, a tím zlepšení odborné dovednosti nezbytné pro výkon povolání.

Podpora na pořízení investičních výukových pomůcek bude činit 90 % prokazatelně vynaložených výdajů, spoluúčast center odborné přípravy je navržena ve výši 10 %. Centra odborné přípravy školy s výše uvedenými obory vzdělání byly vybrány výběrovou komisí na národní úrovni podle stanovených výběrových kritérií na základě nominace krajů.

Program nepředstavuje zvýšené nároky na státní rozpočet a bude financován z prostředků vyčleněných v roce 2016 na národní dotace. Prosím pěkně o podporu tohoto materiálu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Sněmovní tisk projednal zemědělský výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 840/1.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že pan ministr nás podrobně seznámil se sněmovním tiskem 840, tak vám jenom chci říci, že zemědělský výbor Poslanecké sněmovny po úvodním slově náměstka ministra zemědělství pana Šíra a zpravodajské zprávě mé osoby doporučuje Poslanecké sněmovně Dotační program 21.

Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledku projednávání tohoto tisku. Pane místopředsedo, děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.